Ten text možná někteří poznáváte.

Moderní Česko potřebuje digitální revoluci, to znamená úplné pokrytí cenově dostupným vysokorychlostním internetem, propojení všech státních databází a tohle bych dvakrát podtrhla, tučně zvýraznila propojení všech státních databází a elektronickou identitu pro každého občana.

Je to, vážené kolegyně, vážení kolegové, všechno text z programového prohlášení vlády České republiky.

A ta realita je, že aby se tyhle pěkně znějící vize uskutečnily, tak právě potřebujeme ten jednotný informační systém. To je to, co jsem chtěla třikrát tučně podtrhnout, to propojení všech státních databází.

Děkuji za pozornost.

Už tehdy řekl ocituji: